Stanovisko výboru nám řekněte tedy.

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Jedná se o pozměňovací návrhy schválené výborem pro životní prostředí.

Takže tedy znovu. Hlasujeme hlasování číslo pět návrhy A6, A7, A15 a A16 společně jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující. Já vás také zároveň odhlásím. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Takže to necháme zkontrolovat...

Pan poslanec Kolovratník má slovo. Kolegyně, kolegové, moc se omlouvám.

A tímto zpochybňuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou?

Návrh byl přijat.

Stanovuje se minimální objem zpětného odběru výrobků uváděných na trh, které musí předložit k žádosti o provozování kolektivní systém. Stanovisko výboru je doporučující.

Návrh byl přijat.

Za osmé návrh B11 je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy A19 až A21.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.